Já jsem se sešel se spoustou...

Takže tady vidíte tu nelogičnost, že chceme něco po firmách, něco, co vůbec není ani možné technicky zajistit a organizačně zajistit. Takže tam bych nasměroval tu pozornost. A doufám, že v té státní normě máme šanci, paní ministryně, opravdu udělat naprosto logické zásahy a nebránit se tomu.

A dělali jsme to i ve srovnání se zahraničím, protože často některé věci v zahraničí nejsou.

Paní ministryně, páni zpravodajové nemají zájem, otevřu tedy rozpravu podrobnou, protože žádný návrh, který bychom hlasovali, tady není.

Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Paní ministryně nemá zájem, páni zpravodajové také ne, mohu tedy ukončit druhé čtení, protože nepadl žádný návrh, který bychom hlasovali ve druhém čtení po podrobné rozpravě. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji, končím bod číslo 5.